Já vám také děkuji. Nyní pan zpravodaj vystoupí v rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že jsme došli nakonec k nějakému konsenzu. My určitě podpoříme i pozměňovací návrhy opozice, které jsou rozumné a které se nakonec vyprecizovaly.

Jenom k tomu mému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako bod C.

Tolik za mě, potom se samozřejmě přihlásím jako zpravodaj. Děkuji, ptám se, zda se někdo další ještě hlásíte do rozpravy?

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. A já prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasování k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Já připomenu vždycky, o co se jedná.

To znamená za prvé, abychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav ale ty nebyly načteny.

Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Bělobrádka, který je pod písmenem C. A v případě také přijetí pozměňovacího návrhu pod písmenem C nelze hlasovat E2, které jsou v kolizi. Je to ten pozměňovací návrh pana poslance Bendla, ke kterému je kladné stanovisko, nicméně ten pozměňovací návrh C to upřesňuje.

Ptám se, zda je nějaký návrh na úpravu nebo změnu navržené procedury? Žádný návrh nevidím, nejprve vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Stanovisko výboru? Stanovisko ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Ano, je tomu tak. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat. Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas.